Já děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby předložil návrh hlasování. Předkládám Poslanecké sněmovně návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací podle návrhu usnesení číslo 19 z volební komise. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tímto ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací.